Stejně tak jako jsem teď mluvila o důvěře a o tom, abychom posílili opravdu ochotu každého z nás veškerá opatření dodržovat, tak v druhé části bych ráda mluvila o pozitivní motivaci.

A zase vláda by mohla zavést řadu způsobů pozitivní motivace.

To je jeden příklad pozitivní motivace. Jistě dokážete přijít na mnohé další.

Třetí věc.

To je třeba jedna otázka, co si lidé kladou.

Lidí, pracovníků, kteří by nahradili tu směnu, ty dané lidi?

A kdyby bylo jasné, že tyto věci jsou připravené, tak by opět stoupla ta důvěra a ve finále i toto by bylo pozitivní motivací toho co nejvíce dodržovat. A poslední věc, kterou chci zmínit. Vedle té důvěry, pozitivní motivace a praktické pomoci je jistota podpory. A tady si neodpustím: Opravdu považujete za normální, že se nejprve vyhlašují opatření, a až posléze se vyjednává, jaká bude ta pomoc, jaká bude ta podpora?

A to je něco, co lidi neskutečně demotivuje.

Tak to může zafungovat. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím. Nevím, co je divného na tom, že se nejdříve udělá opatření, a následně se vytvoří systém podpory. Přece nemůžeme vytvářet systém podpory, a teprve poté vyhlásit, co vlastně bude. Něco prochází Poslaneckou sněmovnou a tak dále. Co se týká toho ošetřovného, tak zrovna v této oblasti podle mého názoru není možné vytýkat vůbec nic.

A automaticky jsme rozjeli i to, že se to udělalo pro OSVČ.

To znamená, ti živnostníci dostali to, co nikdy historicky nedostali. Poprvé dostávali ošetřovné, a dostávali ošetřovné ve stejné výši, jako dostávají, nebo dostávali v té době, zaměstnanci. A pokud je nějaké opatření toho charakteru, že někdo jde na nemocenskou nebo někdo je na deset dní doma, tak devět dní mu ošetřovné standardním způsobem platí.

Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo. Děkuji za reakci, pane ministře.